Říkají, že zavedením svátků neklesly tržby, jen se přesunuly do jiných dnů. Dokonce uváděli, že tržby tím fenoménem předzásobení v obchodech ještě vzrostly. Nejde o malé prodejny. Jde o hypermarkety nad 200 metrů čtverečních. Malé obchody většinově mají zavřeno z vlastního rozhodnutí.

Petenti sdělovali, že jestliže jeden obchod zůstane otevřen, ostatní v rámci konkurenčního boje budou muset mít otevřeno také. Uváděli příklady ze zahraničí. Například rakouský velkoobchod funguje pouze do 13 hodin každou sobotu.

Ale to pro zaměstnance není zrovna to, co si přejí, není jim nic platné, že mají volno někdy jindy než v ten daný svátek, protože v tom případě nemají volno jejich partneři, manželé, manželky, jejich děti. Paní předsedkyně a představitelka petentů, paní Burianová, také uváděla, že naprostá většina zaměstnanců, tedy až 99 %, žádá zachovat tu současnou úpravu, je tedy proti tomu námi projednávanému návrhu zákona, protože na první místo kladou rodinu.

Na veřejném slyšení dále... Ještě k tomu musím dodat, že také petenti rozporovali ty argumenty, které směřovaly k pracujícím, k zaměstnancům, kteří jsou v jiných službách, jako jsou hasiči, zdravotníci.

Jiné obory mají také běžně povinnost pracovat o svátcích, doprava, restaurace, lékaři, ale to petenti rozporovali a upozorňovali na to, že je to trošku jinak. Ale i od pana náměstka Pilného zaznělo, že sice podle MPO je návrh zbytečný, ale je otázka, zda je již zralý ke zrušení po krátké době svého života. Není v tom dostatek informací.

Závěrem pan náměstek Hovorka konstatoval nebo upozornil na fakt, že zákon je napaden skupinou senátorů u Ústavního soudu, a bylo by tedy vhodné počkat na rozhodnutí Ústavního soudu. Dále na tomto veřejném slyšení, o kterém hovořím, vystoupili významně kromě jiných pan poslanec Nacher, Bláha a Španěl. Nebudu mluvit za ně, oni si k tomu řeknou svoje i zde. Dovolte mi ale shrnutí veřejného slyšení. Mohu konstatovat, že většina těch, kteří se veřejného slyšení zúčastnili, většina těch, kteří vystoupili, jednoznačně konstatovala, že jsou pro zachování současného stavu, tedy proti návrhu zákona v tisku, který projednáváme. A dovolte mi ještě přece jenom sama za sebe. My jsme zde slyšeli jako většinově od kolegů a kolegyň z pravice, že omezujeme svobodu.

Byla zde řeč o svobodném rozhodnutí občanů. Já vřele souhlasím, ale připomínám, že občané, a svobodní občané, jsou i zaměstnanci. A my bychom měli dopřát svobodné rozhodnutí i těm zaměstnancům. Ti svobodu v tom, jestli do práce půjdou nebo ne, když jejich zaměstnavatel musí mít otevřeno, ti svobodu volby nemají. My jako sociální demokraté, a už to tady bylo řečeno mockrát, jsme vždycky hájili svobodu člověka bez rozdílu jeho peněženky, bez rozdílu jeho sociálního postavení. Vždycky jsme hájili a budeme hájit zaměstnance.

Tak, pane poslanče, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na začátku bych chtěl ještě jednou popřát všem ženám k dnešnímu svátku a právě vzpomenout na jeho vznik. Právě před více jak 110 lety ženy v Americe šly hájit svoje práva a svobodu.

Proto mě hrozně zaráží, že někteří nechcete poslouchat argumenty těch, kteří nechtějí ve svátek pracovat. Předcházející vládní garnitura definicí a schválením státního svátku určila pravidla a stanovila určitý druh omezení a výhod.